4. Paní vicepremiérka je na svém místě u stolku zpravodajů.

Nemám do ní žádnou přihlášku.

Není tomu tak. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Takže ten prohlasujeme a pak už můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Tak proceduru nemusíme schvalovat, protože to je jedno jediné hlasování. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování o návrhu.

Hlasování o návrhu kolegy Hrnčíře bude bojové, tak abychom měli přesné počty přítomných.

Počet přítomných se stabilizoval. Hlasujeme o jediném návrhu, který byl přednesen v rozpravě, a to je zrušení zákona o EET. Je to tak? Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme tedy, protože to byl jediný návrh, který padl v rozpravě, hlasovat o návrhu zákona jako celku.